Například uvádí, že podle jedné finské studie třetina střelnic může představovat ohrožení vodních zdrojů. Studie ale ve skutečnosti uvádí, že třetina střelnic ve Finsku může představovat ohrožení vodních zdrojů, protože stojí méně než sto metrů k vodě. Zaujatost zprávy ECHA zřejmě nejlépe ilustruje skutečnost, že zpráva výslovně uvádí, že hodnocení rizika používání olověného střeliva pro lidské zdraví nebylo provedeno, protože olovo je považováno za látku škodlivou v jakémkoli množství.

A samozřejmě že mají studie. Samozřejmě že jsou pod drobnohledem Ministerstva zdravotnictví, různých inspekcí životního prostředí.

Nechci zdržovat. Kolegyně, kolegové, skutečně situace není tak na pohodu, jak by se tady po vystoupeních některých zejména kolegyň mohlo zdát. Proto jsem tu věc projednala v prvním výboru, který byl ve výborovém týdnu, abychom tady měli alespoň nějaké usnesení. První výbor byl výbor pro obranu. Kdyby byl výbor pro bezpečnost, předpokládám, že totožné usnesení by tady předkládal pan kolega Koten za výbor pro bezpečnost. Já si tedy, pane místopředsedo, dovolím zrekapitulovat to, že výbor pro bezpečnost přijal usnesení.

Zároveň tady je mezi mnou a panem poslancem...